Děkuji. Diskusi jste slyšeli, nebudu tady vyjmenovávat, kdo vystoupil kolikrát, to je asi nadbytečné, spíš bych obrátil vaši pozornost k návrhu usnesení. Jednak já jsem vám tady avizoval nějaký návrh, potom to je návrh Petra Bendla a Karla Šidla. Vzhledem k tomu, že v té informační části, co chceme po ministru dopravy, se velmi shodujeme, tak bych poprosil, jestli se umíme dohodnout na konsenzuálním znění, které se vám tu pokusím potom přečíst. Takže prosím poslouchejte a potom případně byste mohli vznášet protinávrhy nebo doplnění, rozšíření a další návrhy. Za prvé by to byl apel směrem na vládu. Poslanecká sněmovna Parlamentu důrazně žádá vládu České republiky, aby 1. předložila novelu stavebního zákona, kontrolní termín prosinec 2016, termín leden 2017. Zavádím tady praxi, nebo prostě pokus. Kontrolní termín je, že v případě, že to nevyjde, dostaneme písemnou informaci o tom, kde je problém, jestli není notifikace nebo se to někde zadřelo. To znamená pro stavební zákon kontrolní termín. Já vycházím z té diskuse s panem ministrem životního prostředí, paní Šlechtová tady není, tak to je její problém, takže vycházím z toho, co tady říkal, a jsou to termíny spíše velkorysé.

Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy, aby 1. jedenkrát za tři měsíce podal písemnou zprávu pro Poslaneckou sněmovnu o postupu přípravy staveb dopravní infrastruktury. /EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, majetkové vypořádání./

Další součástí bude přehled zajištění realizace těchto dopravních projektů, s tím, že prosím pozor, já tam dávám termín již od listopadu, tzn. v listopadu 2016. Takže toto je návrh, který vychází z těch tří návrhů, které tady zazněly.

To je z mé strany zatím všechno, jinak nikdo zatím s návrhem usnesením nebo doplněním nepřišel. S faktickou poznámkou přihlášený pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Pilný. Já s tím návrhem, který přednesl zpravodaj, souhlasím a pro zjednodušení celé věci svůj návrh stahuji. Děkuji. Pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Takže pokud předkladatel trvá na těch třech měsících, tak navrhuji, aby se o tom hlasovalo zvlášť.

Mám to brát prosím jako protinávrh? Záleží na předkladateli. Pokud ten interval prodlouží, tak já s tím souhlasím. Na šest měsíců. Pane předkladateli, prosím, souhlasíte s tím, nebo o tom budu muset dát hlasovat zvlášť jako o protinávrhu, pokud pan poslanec Pilný to bere jako protinávrh?

Je to protinávrh pana poslance Pilného. Ano, o návrhu na lhůtu šest měsíců místo tří měsíce. Děkuji, to je protinávrh. Prosím, aby pan zpravodaj zaznamenal. Nyní má slovo pan poslanec Šidlo. Děkuji za slovo. Já s návrhem zpravodaje souhlasím, ten svůj návrh stahuji. Trvám ale na tom, aby tam zůstaly tři měsíce, protože si myslím, že čtvrtletí je přesně ta doba, která pomůže jednoznačně rozkrýt, v jakém stadiu příprava a hlavně stanoviska EIA se nacházejí. Když dáme půl roku, opět za tři čtvrtě roku se tady sejdeme a nebude v podstatě nic. Děkuji. Pan zpravodaj. Děkuji. Já také trvám na tom, že bychom o tom hlasovali, o těch šesti měsících, jako protinávrh. Ještě bych to předkladateli toho protinávrhu dal ke zvážení. Buď to máme jako prioritu, nebo nemáme.

Takže jenom tu informační část. Takže prosím: Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy, aby

Na ministra dopravy. Součástí zprávy bude přehled termínů podaných žádostí o posouzení EIA na Ministerstvo životního prostředí a již vydaných platných stanovisek. To může být dokonce součástí toho prvního bodu. Kolik bylo podáno žádostí, to jsou dvě čísla, a kolik bylo vydáno, tzn. to bude v koordinaci s Ministerstvem životního prostředí. Jednou za čtvrt roku. Dvě čísla. Žádá ministra dopravy. Další součástí bude přehled zajištění realizace těchto dopravních projektů, což fakticky je jedna písemná komplexní zpráva za čtvrt roku. Je to zatím všechno? Jsme v podrobné rozpravě, ptám se tedy, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Omlouvám se, jen jednu větu.

Děkuji. Pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já se pokusím. Přehled zajištění realizace těchto dopravních staveb. Tím je myšlena jednoduchá věc, protože vše, o čem jsme v předchozích bodech připravovali usnesení, je o tom, že to je příprava stavby, ale k realizaci stavby potřebujete ještě další věci, jako je stavební povolení, vyrovnání pozemků, a potřebujete k tomu i finanční zajištění investiční. Protože my taky potřebujeme rozkrýt jednu podstatnou věc: Na čem to uvázlo. Jestli na vystavení EIA, jestli na stavebním zákoně a jestli na zákoně o veřejných zakázkách anebo na tom, že nemáme dostatečné finanční krytí. Děkuji. Děkuji, pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Takže už je to jasné. Tak vzhledem k tomu, že jsem v rámci té kompilace dal ty podklady už do toho prvního bodu, EIA, stavebko a majetkové vypořádání, tak v tom posledním by se to potom změnilo pouze na to, že by tam byl přehled finančního zajištění realizace. Finanční zajištění, to byla jediná položka.

Takže můžeme hlasovat.